Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Děkuji za slovo. Velmi stručně lze konstatovat, že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, ale činí pravý opak. Zvyšuje spotřební daň na alkohol, cigarety a hazard, což by se dalo ještě omluvit. Předpokládali bychom, že vybrané finanční prostředky půjdou právě do boje proti závislostem a na ochranu zdraví. Nicméně musíme konstatovat, že oproti předchozím letům se finance na prevenci ubírají. Další bod, který se nám nelíbí, je zdanění technických rezerv pojišťoven. Je to jednorázový a nesystémový příjem, i když dvouletý, do státního rozpočtu.

Třetím bodem, který se nám nelíbí

Prosím, pokračujte. Děkuji. Třetím bodem, který se nám nelíbí, je zvyšování poplatků za vklad do katastru, a to o sto procent, a jak zde již mnohokrát zaznělo, odůvodnění je nárůst inflace, což rozhodně neodpovídá těm sto procentům, a také nedojde rozhodně ke stoprocentnímu zvýšení komfortu služeb za právě tyto zvýšené peníze.

Musím konstatovat, že jsou to věci, které jsme předkládali, podporovali, ale ani to, že Senát předkládá tyto pozměňovací návrhy, nás nepovede k tomu, abychom senátní verzi podpořili. Čili senátní verzi nepodpoříme, jakož nepodpoříme i tu verzi sněmovní.

Děkuji za slovo. Já nebudu opakovat své vystoupení z prvního projednání v Poslanecké sněmovně, kdy jsem podrobně rozebíral nedostatky, řekl bych, ve všech částech daňového balíčku, ale soustředím se ve svém vystoupení pouze na srovnání senátní a sněmovní verze. Jsem přesvědčen, že kdybychom to posunovali racionálně, bez politicky prestižního pohledu, tak by senátní verze získala drtivou podporu v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě pokud zvítězí to politické prestižní stanovisko, že vláda a vládní většina má vždy pravdu, tak zvítězí verze sněmovní. Možná jenom krátké připomenutí té debaty. My jsme nezapomněli, jakým způsobem skončila rozprava k tomuto návrhu zákona. Nezapomněli jsme a včas se s tímto postupem vypořádáme. A já věřím, že i Ústavní soud minimálně řekne, že vládní většina opakovaně a vědomě porušuje zákon.

Jenom chci připomenout naši debatu na rozpočtovém výboru, kdy i paní ministryně uznala, že ten problém existuje, a říkala, že když ne teď, tak nejpozději příště se tím bude zabývat i Ministerstvo financí. Takže to je racionální návrh, který unikl pozornosti Poslanecké sněmovny jako celku. Já myslím, že to s tím souvisí. Pak se vracíme, a Senát vlastně doporučuje změnit tři věci, pouhé tři věci v tom daňovém balíčku. A já bych chtěl z tohoto místa ocenit zdrženlivost jednotlivých senátorů a zdrženlivost horní komory jako celku. Protože je politickou realitou, že my, kteří máme menšinu v Poslanecké sněmovně, máme většinu v horní komoře. A mohli jsme, a měli jsme na to politickou sílu, prosadit do té senátní vratky ty klíčové body v daňové oblasti, které mají ve svých programech opoziční strany ve Sněmovně.

Já jsem tady velmi kritizoval v prvním, druhém, třetím čtení paní ministryni, pana premiéra a hnutí ANO. Za prvé je to zvýšení poplatku za katastr. My jsme nabídli jiné řešení v rámci projednávání státního rozpočtu, to vládní většina odmítla. Našli jsme jiné peníze v rozpočtu, které se tam mohly alokovat na katastrální úřad, aniž bychom zvyšovali ten poplatek o sto procent. Nicméně to neprošlo.

Já tomu vůbec nerozumím. Podle mě tam jsou jiné motivy než racionální, věcné či boj s hazardem či boj se závislostí. Nevím jaké.

My jsme podporovali status quo pro všechny.